Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Bendla, tak jej požádám, aby vystoupil. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Když jsem se hlásil, tak jsem chtěl říct něco podobného jako kolega Zbyněk Stanjura, tak to nebudu opakovat a otevřu tady ještě jiné téma, protože to, o čem se bavíme, je, že v okamžiku, kdy k nám přichází někdo, kdo má trvalé bydliště na radnici, a my pro něj máme dělat nějaké služby. Nebo se chci podělit ještě o jeden dlouhodobý problém, na který se snažíme poukazovat, a to je situace, kdy naopak tam někdo nemá trvalé bydliště a přitom tam trvale žije. A to jsou v případě Středočechů teď budu mluvit za střední Čechy, protože jsem Středočechem ne tisíce, ani ne desítky tisíc, ale je to určitě více než sto tisíc lidí, kteří trvale žijí ve středních Čechách, ale trvalé bydliště mají jinde.

Tohle je podle mě otázka, kterou máme taky diskutovat.

Děkuji. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Stanjura. Už velmi krátce. Náš kolega Petr Gazdík mi sdělil, že to zjišťovali z úrovně starostů a to číslo je 360 tisíc lidí v České republice. 360 tisíc lidí má trvalý pobyt na některé ohlašovně. To je podle mě vážná věc a je to důvod k tomu, abychom se tím vážně zabývali v debatách v jednotlivých výborech. 360 tisíc. Děkuji. Já zde ještě řeknu další připomínky, které zde v rozpravě nepadly.

Tak pak si položím takovou jednoduchou otázku, k čemu nám ten občanský průkaz vlastně bude, když na něm nebude uvedeno nic. V tom případě pak ztrácí i smysl mít občanský průkaz na dobu určitou.

Tím, že budeme mít jednu kartu na všechno.

Ale jak říkám, v tom případě mi přijde irelevantní, aby občanské průkazy byly vydávány na dobu určitou. Pak ušetříme plno peněz, že dáme všechno na dobu neurčitou a pouze při změně nějakého toho údaje přijdeme

Navíc třeba nechápu komunikaci mezi občanskými průkazy a řidičskými průkazy na daném městském úřadě. Když si jdete žádat o řidičský průkaz, tak musíte přinést svoji fotku.

Já vám děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. První má paní poslankyně Černochová a po ní se připraví pan poslanec Koskuba. Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Takže bych se velmi přimlouvala za to, abychom tuto věc řešili nějak systematicky. A když už jsme u toho upozorňování na ty různé systémové chyby, tak bych ráda upozornila na jednu věc, že se pro příspěvek na občana té příslušné v Praze městské části, jinak obce, posuzuje statistický údaj ze statistické ročenky a nezapočítávají se do toho lidé z Evropské unie, kteří však mají volební právo volit své komunální politiky v komunálních volbách. Děkuji. Já vám děkuji, paní poslankyně, a požádám pana poslance Koskubu o jeho faktickou poznámku.

Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jsem hluboce dojat debatou, která zde probíhá, a tím nedeklasuji vaše vystoupení, zvláště vystoupení členů současné opozice. Připomenu vám jemně jako lékař diskusi před čtyřmi lety, kdy jsme byli na opačných stranách bariéry a kdy jsme zde krom jiného projednávali změny v občanských průkazech.

Dámy a pánové, ano, mluvíte zde hezky.

Děkuji. Děkuji. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Děkuji za slovo. Já ještě navážu na svého předřečníka.